Toto riziko sice přetrvává, nicméně s ohledem na výše uvedené trendy a další opatření je výrazně nižší než v době vzniku evidence tržeb, s tím, že s ohledem na předpokládané snižování významu hotovostních transakcí bude význam této formy evidence i nadále klesat. Takže my pouze předpokládáme, to je to důležité slovo předpokládáme , a vůbec nezohledňujeme současnou ekonomickou a hospodářskou situaci.

Chybí mi celkové strategické informace, tak jak tomu bylo při zavádění této právní úpravy. Vláda se vlastně vůbec nezabývá požadavkem na zvýšení férovosti jak v podnikatelském prostředí, tak oblastí rychlosti a spolehlivosti výběru daní. Kde je nezávislé posouzení analýzy nákladů, výnosů a fungování elektronické evidence tržeb a hlavně vyhodnocení rizik?

Stát investoval do EET téměř miliardu, což je řádově méně, než kolik EET ročně rozpočtu přinese. Soukromé subjekty investovaly v součtu ještě více. Plýtvání, které není podloženo fakty, ale pouhým politickým zadáním.

Neustále slyšíme, na co všechno chybějí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravíme o 13 miliard.

Ještě bych ráda uvedla současné názory lidí z praxe.

Benefitem by mohlo být například to, že by tito podnikatelé nebyli v hledáčku Finanční správy.

Také Miroslav Lukeš, který vede Českou fintechovou asociaci, je přesvědčen, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí: Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. Navrhuji využít EET jako základ pro digitalizaci státu a rozšířit systém na vytvoření prostředí, které by zajistilo podklady pro daňové přiznání, a tím pomoci se snížením administrativní zátěže poplatníků. Tímto apeluji i na Pirátskou stranu, která má digitalizace plnou pusu, ale jediné, co zatím očividně dokážou, je prohlasovat zrušení EET, které bylo v době zavedení a stále je přelomovým digitálním nástrojem. Asi takhle se to s digitalizací myslí.

Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve třetím čtení dnes projednáváme vládní návrh zákona, kterým se jednoduše řečeno ruší elektronická evidence tržeb. A nejen já se ptám proč, jaká je ta vládní motivace?

Elektronická evidence tržeb totiž byla a stále je účinným a osvědčeným nástrojem, který Finanční správě umožnil získané údaje využívat efektivně, nepoctivým podnikatelům vzít jejich konkurenční výhodu a zacílit své kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti. Některá z mnoha forem elektronické evidence tržeb funguje v mnoha zemích Evropské unie.

Pro segment taxislužby funguje dokonce elektronická evidence tržeb i v Německu. I v takové zemi, jako je Švédsko, kde je platební morálka daňových subjektů na mnohem vyšší úrovni a objem šedé ekonomiky nižší než v České republice, došlo po zavedení elektronické evidence tržeb v roce 2010 zde podotknu, že to bylo pravicovou vládou k nárůstu vykázaných tržeb v průměru o 5,2 %. Elektronická evidence tržeb je jedním z významných daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem k nápravě podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádné plnění povinností neznamená konkurenční nevýhodu. A právě proto je evidence tržeb od počátku koncipována jako plošné opatření, které se vztahuje na hotovostní tržby napříč českou ekonomikou. EET je moderní a plně automatizovaný způsob komunikace mezi podnikateli a Finanční správou, který podnikatelům přináší řadu konkrétních výhod, a jeho zavedením se Česká republika zařadila mezi bezmála dvacítku evropských zemí, ve kterých již nějaká forma elektronické evidence tržeb funguje. Jedním z dalších významných přínosů elektronické evidence tržeb byly a jsou cílenější kontroly Finanční správy, díky kterým poctiví podnikatelé nejsou obtěžováni takzvanými kontrolami naslepo. Po letech existence je zjevné, že díky elektronické evidenci tržeb došlo k výraznému zefektivnění a zacílení těchto kontrol. EET se navíc těší podpoře i ze strany samotných podnikatelů, tedy těch, kterých se primárně týká.